Slíbila jsem, že budu krátká, takže končím, a chci vás moc poprosit o podporu pojmu školský logoped, který je v původní předkládané verzi. Děkuji.

Já si myslím, že tady toho už mnoho zaznělo, nebudu se zabývat nějakými technikáliemi.

Zaznělo tady toho už mnoho.

Samozřejmě, u středních odborných škol o tom není vůbec diskuse, ale samozřejmě, bude to důležité i pro žáky základních škol, protože to může vlastně žákům ukázat mnoho dobrých příkladů.

Tímto bych chtěla poděkovat znovu všem, kteří se na této novele podíleli.

Takže děkuji a předávám slovo dalšímu řečníkovi.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Jenom krátce zareaguji na svoji předřečnici, paní poslankyni Zajíčkovou. Ta novela určitě obsahuje řadu dobrých věcí, to v každém případě. Já jenom si myslím, že je potřeba ale zdůraznit, že abyste mladé učitele k tomu povolání přizvali a abyste je tam udrželi, abyste je motivovali, tak jim musíte zaručit, že systém školství bude fungovat jako celek. Já jsem o tom mluvila minule, že je to opravdu důležité, protože společnost má řadu problémů, narůstají žáci s poruchami chování, učení, zdravotní problémy a tak dále, o tom vy jste se vlastně vůbec nezmínila.

A to považuji za zásadní problém, protože jinak je v tom systému neudržíte, kromě administrativy šílené, které oni musí se věnovat.

Ty rozdíly jsou obrovské. Děkuji. Děkuji za dodržení času.

Já jsem sice vystoupila už v úvodu projednávání třetího čtení minulý týden, ale ráda bych vystoupila ještě dnes znovu, tedy téměř v závěru třetího čtení.